Já bych ráda upozornila, že to nemusí být v uvozovkách jen životní úroveň, protože zdražování energií bude mít dopad i na segmenty, s jejichž fungováním počítáme naprosto automaticky, na služby, které nevyužíváme běžně každý den, ale na kterých v některých okamžicích závisí naše životy.

Ale měl by. Na nich každý den po celých 24 hodin pracuje zhruba dvojnásobek výjezdových skupin, každá z nich má auto a to auto je plné elektroniky, a teď nemyslím elektroniku běžnou v normálních autech, mluvím o přístrojích, které musí být plně funkční a plně nabité, protože zachraňují lidské životy.

Každá záchranka má svůj dispečink, který je v provozu 24 hodin denně.

Na většině základen je v pozici maloodběratele, jen na letišti, protože Liberec má leteckou záchranku, je vlastní trafostanice.

Předpokládám, že podobně to bude i u ostatních záchranných služeb po celé republice.

A stát, respektive zdravotní pojišťovny, jim za ošetřené pacienty nebude platit víc ani o kousíček. Ale to si nechám až na bod číslo dvě. S prací záchranek velmi úzce souvisí provoz Horské služby. Tyto dvě složky integrovaného záchranného systému velmi úzce spolupracují a nikdo z nás si neumí představit, že by to bylo jinak.

Ale zatímco na záchrankách ty náklady rostou meziročně o třetinu, Horská služba počítá s předpokládaným navýšením o 100 %, alespoň to vyplývá z rozpočtu schváleného správní radou.

Vedle toho se Horská služba bude samozřejmě také muset vypořádat s navýšením cen u dalších věcí, jako je materiál a služby, taktéž v návaznosti na zvýšení cen elektrické energie a plynu, tam se počítá se zvýšením 10 až 15 %. Tyto informace mám i proto, že jsem v dozorčí radě Horské služby. To jsou prostě peníze, na kterých jsou závislé všechny i možná naše lidské životy. Takže co chci říct? A upozorňovala jsem na to už i ve vztahu k rostoucím cenám pohonných hmot, teď tedy ve vztahu k rostoucím cenám energií. Dokážeme pochopit devastující dopad rostoucích cen na fungování IZS, respektive organizací, které se starají o bezpečí, život a zdraví občanů a které nemohou ceny svých služeb zvednout, byť se jejich náklady výrazně zvyšují? Opět bych ráda věděla, zda vláda má nějaké ponětí o tom, o kolik vzrostly náklady, které za energie vydává Policie České republiky, hasiči, Horská služba, zdravotnické záchranné služby, tedy organizace, které starají o bezpečí, životy a zdraví nás všech, a jaký to zdražování bude mít vliv do budoucna, pokud vláda nebude situaci řešit.

A nebude to dopad v oblasti, které se můžeme jen tak vzdát. Bude to mít dopad na fungování organizací, které se starají o bezpečí, zdraví a životy nás všech. Já moc děkuji, že jsem snad mohla mluvit více než deset minut, a opravdu věřím tomu, že nám koalice naše projevy nezkrátí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný podvečer, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, ale nejprve přečtu omluvy.

Jako další řádně přihlášená do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a dále paní poslankyně Romana Fischerová.